Potom tedy chápu, že tisky 578 až 580 se dočkají asi další pauzy ve svém životě. To už dnes vláda ví, že bude renotifikovat? Jak to tedy je?

Já vůbec neříkám, že předložený zákon je dokonalý, ostatně proto jsem sám pozměňovací návrh do této rychlé daňové novely podal, ale že u tak složitého zákona, jako je zcela nová loterijní legislativa, by se to mělo řešit takovýmto způsobem, je pro mne podivné.

Já bych tady chtěl od předkladatele nebo zpravodaje, aby jednoznačně řekli, jak to bude v roce 2016 pro legální provozovatele a jak pro nelegální provozovatele. Že se jim do této odpovědi asi nebude moc chtít, je mi celkem jasné, protože bez pozměňovacích návrhů Fiedler nebo Kovářová to totiž budou dále zákonem potvrzené prodloužené daňové prázdniny pro nelegální firmy. Z úst náměstka financí Závodského na středeční konferenci Ministerstva financí přímo zaznělo, že nelegály bude řešit až velká vládní legislativa, velká vládní novela, a že posunutá lhůta notifikace není žádný problém, je to jen kosmetická záležitost. Takže pokud je to jen kosmetická záležitost a Evropská komise žádné zásadní výhrady nemá, žádám, aby stanovisko Evropské komise bylo zveřejněno minimálně nám, poslancům. A protože hodlám já i náš poslanecký klub podpořit právě projednávanou novelu, chci opravdu vědět, jak je loterijní zákon dokonalý a vše je pozitivní, tak, jak to vypadalo na středeční konferenci. Řešili jsme to i na středečním zasedání rozpočtového výboru a mám pro vás informaci, že i na již zmiňované středeční konferenci Ministerstva financí k tomu zazněly informace. Jak je to s povolováním nebo zákazem kvízomatů? Spadá kvízomat pod loterijní zákon, nebo ne? Jaký je jednoznačný výklad?

Tak tady nebudu čekat a ptám se zde rovnou. Povolí tedy, nebo nepovolí ministerstvo při podání takové žádosti o licenci kvízomat? A proč toto stanovisko nevisí v tuto chvíli již dávno na stránkách Ministerstva financí, proč nejsou instruovány obce a starostové? My jsme na tohle téma vedli debatu na rozpočtovém výboru ve středu a já jsem nebyl přesvědčen vyjádřením paní náměstkyně. Co je ale nejhorší, pokud Ministerstvo financí ví, že kvízomaty mají spadat do loterijního zákona a nejsou za ně odváděny žádné odvody, proč dosud neřešilo daňový únik? Opět mi tady rezonuje zásadní nesoulad s cílem novely zákona o elektronické evidenci tržeb, která právě a já říkám správně se snaží potírat to, že jsou daňové úniky a nejsou vykazovány tržby, a tady to poměrně paradoxně zůstává bez předmětu zájmu ministerstva.

A citace: